Prostě tímhle způsobem se nemá pracovat a myslím, že v následujících čtrnácti dnech schůze vám to budu říkat ještě tak desetkrát, až uvidíte ty jednotlivé návrhy, které přicházejí z ministerstev honem, honem, ještě doplnit tamhle jednu stránku, tamhle tři stránky, tamhle deset stránek pozměňovacích návrhů. A rozhodně se nemá dělat zákoník práce mezi odbory, sociální demokracií a komunistickou stranou.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji, pane místopředsedo.

Tady se bude asi teď předhánět pan Babiš, pan Sobotka, kdo co zajistil ve vládě. Ale to je jejich problém. Ale když už se pouštíte do takového boje, tak si uvědomte, že kdybychom kolikrát nezaskočili, protože programově k sobě máme blízko, ve výborech, a nejenom v sociálním výboru, tak by ty vaše návrhy vůbec neprocházely. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Tak pan poslanec Adamec, faktická poznámka. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já se vrátím k tomu návrhu zákoníku práce. Pan premiér tady řekl, že byl předložen na základě dohody sociálních partnerů. A teď nevím, komu mám věřit.

Ty vznikaly na základě lobbistických tlaků právě těch sociálních partnerů.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce. Já jenom můžu potvrdit slova tady kolegy Naposledy to bylo i na školském výboru. Ale co jsem chtěla říct ještě k panu premiérovi. Vy vidíte, jak vám padají preference, jak jste na samém politickém dnu, a teď tady začnete vyjmenovávat, co všechno tady zařizujete, přičemž to tak ve skutečnosti není. Kromě toho, jestli jste tyto věci začali vytahovat tenhle rok, tak se ptám, co jste tady dělali, když jste čtvrtý rok u vesla, a teď teprve přichází na řadu sociální zákony, zvyšování peněz. Mluvíte, jak tady přidáváte jedné kategorii za druhou.

Poslanci sociální demokracie tady jsou a poslanci sociální demokracie tady byli.

Prostě je to tak. To jsou přece fakta. A můžete tady křičet, jak chcete, ale tu pravdu nezměníte. Tak děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Když už jsme, pane předsedající, paní a pánové, u těch nových médií.